My se teď konečně dostaneme ke Kazachstánu. Je tu žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.